Druhým důvodem je nízká investiční aktivita státu, třetím důvodem je neustále se snižující odolnost rozpočtu proti budoucímu ochlazení ekonomiky. Tento trend se bohužel promítá i do střednědobého výhledu, a není proto možné, abychom rozpočet v této podobě podpořili. Přesto se domníváme, že je potřeba akcentovat některé priority. Klub TOP 09 předložil celkem 22 pozměňovacích návrhů a jsme připraveni podpořit celou řadu návrhů našich opozičních kolegů směřujících do priorit, o kterých jsme přesvědčeni, že by tam směřovat měly, tedy zejména do vzdělání, do bezpečnosti a do investic jako celku. Dovolte mi, abych se přihlásil ke dvěma pozměňovacím návrhům.

Měl jsem dilema, zdali přerušit pana předsedu, ale přerušil jste to sám.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak určitě všichni víte, v noci z pondělí na úterý zasáhlo Albánii silné zemětřesení, které si vyžádalo dosud desítky lidských obětí a mnoho zraněných. Navrhuji tedy, abychom uctili jejich památku minutou ticha.

Děkuji. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Navrhuji zvýšit kapitolu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o 250 milionů korun, a to ve specifickém ukazateli výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací. Tuto částku rovněž bilancuji oproti kapitole Státní dluh, specifický ukazatel obsluha státního dluhu. Prosím, dovolte mi stručné zdůvodnění tohoto návrhu v oné výši 250 milionů korun.

Jsem přesvědčen, že ředitelé škol by si zasloužili zařazení do 14. třídy. To samozřejmě není v silách Poslanecké sněmovny, to je ryze věcí exekutivy, nicméně vyžadovalo by to zhruba 250 milionů korun na platové prostředky včetně příslušenství.

Děkuji za pozornost. Já děkuji předsedovi klubu TOP 09 Miroslavu Kalouskovi.

Tak prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, dovolte mi obrátit vaši pozornost ke dvěma návrhům, se kterými vás hodlám seznámit. Tím prvním je pozměňovací návrh, který je uložen pod sněmovním dokumentem číslo 3729.

Krátké odůvodnění.

A tady si vás dovolím požádat o podporu druhého mého návrhu, a to je návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státním rozpočtu na rok 2020, kde navrhuji: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby v průběhu roku 2020 dále posilovala rozpočtovou kapitolu 329 Ministerstva zemědělství za účelem financování opatření realizovaných v souvislosti s klimatickou změnou.